Nyní poprosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš.

Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové. Předkládaná novela zákona o cenách sleduje dva cíle. Za prvé je to úspora nákladů na vydávání Cenového věstníku, který má dlouhodobě klesající náklad, a odběratelé jednoznačně dávají přednost jeho elektronické podobě zveřejňované na webových stránkách Ministerstva financí. Dále se navrhuje Cenový věstník zveřejňovat na portálu veřejné správy při zajištění verifikace digitální podoby cenového rozhodnutí listinnou podobou. Shodný způsob zveřejňování cenových rozhodnutí o regulaci cen byl přijat již v energetickém zákonu pro cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Za druhé novela v návaznosti na nový kontrolní řád má umožnit, aby cenové kontroly prováděli kontroloři na základě předložení průkazů a nemuseli mít pro každý jednotlivý případ kontroly například v maloobchodě či službách písemné pověření. Zákon obsahuje náležitosti, které mají být v průkazu obsaženy. Nové řešení umožní pružnější provádění cenových kontrol zejména v menších prodejnách a provozovnách. S ohledem na technický charakter novelizačních bodů a krátkost novely vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den, dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen stručně, krátce, protože se jedná o jednoduchou novelu a zásadní věci tady k tomu sdělil již pan ministr financí Andrej Babiš.

Věstník je možné zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup na portálu veřejné správy. Již několik let je uveřejněn prostřednictvím programu Adobe Reader na webových stránkách Ministerstva financí. Důvodem návrhu jsou zbytečně vysoké náklady na vydávání v tištěné podobě a zároveň i klesající počet předplatitelů tištěné podoby Cenového věstníku. V současnosti je na webových stránkách k dispozici okamžitě po podpisu. Dále se tento návrh zabývá úpravou průkazu pracovníků cenových kontrolních orgánů. Tak jak tady bylo zmíněno ze strany navrhovatele, pana ministra, je navrženo schválit zákon podle § 90 ve zkráceném čtení. Vzhledem k jednoduchosti této novely, která jednoduchým krokem přináší i cenovou úsporu, doporučuji, aby tento návrh, tento požadavek, ve zkráceném znění byl také schválen.